Proto je velmi nutné, aby došlo k propojení těch systémů a aby byl nastaven ten systém sociální podpory, který do dnešního dne není.

Bylo by možné mi odpovědět, kolik z toho je na hlavní pracovní poměr, kolik z toho je na dohody o provedení práce a na dohody o pracovní činnosti?

Prostě tak to je.

To je především to, že tam není řešena jak otázka sociální podpory v rámci testování příjmů a majetku uprchlíků, není tam řešen provoz krajských asistenčních center, není tam řešeno dlouhodobé řešení ubytování pro uprchlíky.

Děkuju vám za pozornost. Také děkuji. Přeji pěkný podvečer. Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji moc.

Víme, kde přesně ti lidi jsou, víme také, kteří lidi nám začali pracovat.

Děkuji.

Co se stalo za pět měsíců.

Teď máme další čtyři měsíce navíc. Prostě ta čísla nesedí, zrovna tak jako nesedí čísla na zdravotních pojišťovnách, nesedí čísla ve školách.

Pan ministr to prostě nezvládá.

Nechci házet všechny do jednoho pytle.